Takže bych vás chtěl všechny poprosit, abychom se ztišili, abychom v klidu vyslechli vystoupení, která jsou před schválením pořadu schůze. Děkuji, pane předsedající, a zopakuji tu základní politickou tezi, kolem které se všechno točí. Pokud chceme postavit Česko na pevné nohy, tak nemůžeme pokračovat tam, kde jsme před krizí skončili. Ale dnes se tady obracím na vládu spíše s tou podanou rukou. Dělejme inventuru, nastartujme pomoc tam, kam dosud nepřišla, a pojďme si říct, jak ochráníme naši zemi před Covidem19, před jeho případným návratem, před nějakou horší variantou vývoje a jak uchráníme naši zemi v takovém případě před dalším celoplošným uzavřením a jak se vyvarujeme těch chyb, ke kterým v minulosti došlo. Nedělejme prosím dnes stejnou chybu, jako udělala vládní většina v lednu tohoto roku, kdy nám bylo řečeno, že všechno je pod kontrolou, není se o čem bavit a nebudeme tento bod projednávat v Poslanecké sněmovně. Dnes se prosím poslouchejme, vyslechněme se, a proto žádám také vládu, aby nás tady informovala při příležitosti této mimořádné schůze nejenom nás, ale i občany o tom, jak jsme připraveni k prevenci případné druhé vlny. Tedy vás prosím a žádám, abychom schválili program dnešní schůze, abychom se poslouchali, abychom tady udělali závěry a abychom se společně připravili na budoucnost. A Česká republika i občané si zaslouží, abychom byli připraveni. Děkuji za vaše vystoupení a dalším vystupujícím bude místopředseda vlády a ministr vnitra pan Jan Hamáček. Prosím máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Současně chci říci za sociální demokracii, že jsme připraveni podpořit návrh pořadu schůze tak, jak byl navrhovateli navržen. A nyní tedy dovolte, abych vás seznámil s pohledem Ministerstva vnitra na ty uplynulé týdny a měsíce.

Na nás se řítila krize a Česká republika stejně jako drtivá většina zemí světa na ni nebyla připravena.

Motol by přitom ve vrcholu pandemie vystačilo pouze pro jeho nemocnici na 10 kalendářních dnů. To tedy znamená, že celková nouzová zásoba České republiky stačila pro jednu fakultní nemocnici na 10 kalendářních dnů.

Proč o tom hovořím?

Výběrové řízení jsme museli zrušit, protože se do něj nikdo nepřihlásil. Ani český, ani zahraniční dodavatel.

Z toho, co jsem řekl, je naprosto jednoznačné, že v České republice v té době neexistovala dostatečná nabídka ani od českých, ani od zahraničních dodavatelů.

Já opravdu nejsem rád, že ten další vývoj a celosvětová pandemie mi dala za pravdu. 12. března již nouzový stav vyhlášen byl.

Jednotlivé země začaly přijímat regulační opatření na prodej a vývoz ochranných prostředků a nám toho 12. března zbývaly skutečně jenom hodiny.

Chci využít této příležitosti a poděkovat lidem z vnitra, Ministerstva zahraničních věcí, ze zastupitelských úřadů České republiky v Číně, z České národní banky, Ministerstva dopravy, zdravotnictví, letiště Praha, Ministerstva financí, Celní správy a všem těm, bez kterých bychom tento mimořádný úkol nedokázali zvládnout.

A to potřebné množství ochranných prostředků bylo naprosto mimořádné. 19. března předseda Ústředního krizového štábu pan profesor Prymula definoval a následně pan premiér schválil minimální počty ochranných prostředků požadovaných v rámci centrálních nákupů pro komplexní zabezpečení České republiky na dobu šesti týdnů.